Někdy je samozřejmě interpretace zákona složitá. Někdy je dobré obrátit se na odborníky, kteří poskytnou právní výklad, ale to skutečně není tenhle případ. Tady v této otázce už rozhodoval Ústavní soud, máme k dispozici ústavní nálezy, jako je například ústavní nález č. 55/10, který jasně definuje, co je podmínkou pro přijetí normy ve stavu legislativní nouze. Já jsem si přečetl důvodovou zprávu a jsem přesvědčen, že jsou, jsem přesvědčen, že jsou si toho vědomi i předkladatelé, protože oni tuto skutečnost v důvodové zprávě tak nějak tiše obchází.